Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte, abych pohovořila k tomuto návrhu zákona z pohledu konzervativní političky. Sleduji tento návrh již několik let, vím i o tom, že tam byl záměr poskytování vzájemné rodičovské výpomoci, ten tam obsažen v současnosti není. Možná jsem také trošku ve střetu zájmů, protože jsem dětskou lékařkou a pracovala jsem dokonce jako lékařka, která provozovala dohled nad jeslovou péčí.

Já tento návrh podpořím s tou výhradou, že jednak je to doplnění těch základních služeb péče o předškolní děti, tak jak jsme slyšeli v konkrétních příspěvcích, které jsou jistě vhodné, a to se týká těch žen, které potřebují dítě pohlídat na kratší dobu v týdnu, které se věnují např. vědecké práci apod. Tam si myslím, že je to vhodné. Viděli jsme i takové velmi pěkné prezentace ze zemí kolem nás, kde takto tyto skupiny péče o děti v dětské skupině fungují.

Toto určitě není úplně správný pohled pro rodinnou politiku. Je to politika zaměstnanosti. Na některá doporučení OECD reagujeme, některá odkládáme, pokud se nám nehodí, a nereagujeme. To je jiná kapitola, kterou otevřu až někdy jindy.

Domnívám se, že tento projekt není drahý, ale může ukázat, jakým způsobem se dá sladit rodina a zaměstnanost. Ale vracím se k tomu, co jsem řekla, že chci vystoupit také z pozice konzervativní političky. Zcela zde opomíjíme přínos rodiny pro péči o děti, péči maminek doma, která se dokonce dá i nějakým způsobem finančně spočítat. Tyto částky jsou velmi, velmi vysoké a je potřeba umět v tomto kontextu zohlednit péči maminek o své děti a uvědomit si, že rodina je tím základním kamenem a základním místem výchovy dětí. Samozřejmě, že taková věc se nezohlední nějakým konkrétním okamžitým přínosem do státního rozpočtu, ta se ukáže, až nám ty generace dětí dorostou, jaké vlastně jsme vychovali lidi jestli lidi statečné, odvážné, nebojácné, anebo frustrované z toho, že museli velmi rychle od maminek pryč.

Nesouhlasím s tím, aby byla uplatňována sleva pro rodiče v případě umístění dětí do služeb péče. Děkuji paní poslankyni Jitce Chalánkové. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji.

Ještě pár slov k tomu s dovolením ale dodám. My jsme měli otázku předškolního vzdělávání jako významnou součást předvolebního programu, nebo obecně programu KDUČSL. Vítáme také skutečnost, že řešení dlouhodobého nedostatku míst v mateřských školách patří k prioritám současného ministra školství. Přesto je však zřejmé, že problém přes 50 tisíc chybějících míst v mateřských školách, a to především ve velkých městech, se nepodaří vyřešit ihned. Rozumíme argumentu, že řešení není v nějaké překotné výstavbě kamenných školek. Je tady ale možnost mnohem rychlejší, ke které se hlásíme a měli jsme také v programu, to je výstavba tzv. modulárních školek. Podporujeme rovněž firemní školky a další alternativy, ale ani to všechno dohromady ještě neznamená, že problém rychle a uspokojivě dokážeme vyřešit. Bohužel si s tím nedovedeme poradit tak jako třeba sousedé v Německu, kde na toto téma mají právní nárok na školku pro dítě od tří let a nyní také právní nárok na jesle. My jsme se k tomu hlásili, ale bohužel toto v programovém prohlášení vlády takto doslovně není.

Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině vnímáme jako alternativu, která je odpovědí na poptávku, tedy zájem občanů. I přes určité sporné body, k nimž patří skutečnost, že nová služba není začleněna do působení školských zákonů, se domnívám, že převažují klady. Zmíněnou konkurenci mateřským školám jako problém nevidím. Pokud některá mateřská škola nefunguje tak, jak má, a neposkytuje takové zázemí, jaké se od ní očekává, pak je vcelku logické, že si rodič zvolí lepší alternativu. Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, patřím k poslancům, kteří podpoří to, aby návrh zákona o dětských skupinách postoupil do druhého čtení. Přesto si myslím, že by tady mělo zaznít několik věcí. Stále tady mluvíme o tom, že dětská skupina je alternativa, že je alternativou, dokonce snad nějakou konkurenční alternativou k mateřským školkám.